Garanční výbor tyto návrhy projednal, zatím k žádnému z nich nepřijal kladné stanovisko. Nicméně ta diskuse, která proběhla na výboru, byla podle mě velmi konstruktivní a ukázala na to, že si všichni uvědomujeme, že současný systém, a hovořila zde o tom i kolegyně Pekarová Adamová, je nevyhovující. Já jsem přesvědčený o tom, že tam je víc nevyhovujících faktorů. Jedním z nich je i ten systém posuzování.

To znamená, že bych v rámci této diskuse chtěl požádat paní ministryni, aby v rámci přípravy další novely zákona o sociálních službách vzala i tuto diskusi v potaz a hledala nový způsob posuzování příspěvku na péči, tedy posuzování stupně závislosti.

Prioritou je navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni o 4 tisíce korun, ale jsou zde i varianty 3,5 a 3 tisíce korun. Já bych vás chtěl požádat o to, abychom se pak v rámci projednávání garančního výboru a i projednávání zde ve třetím čtení skutečně velmi hluboce zamysleli nad tím, jak najít ten kompromis. Já se vůbec nebráním tomu podpořit návrh některého jiného poslaneckého klubu, protože tady si myslím, že by nemělo jít primárně o politické tričko, ale o to, abychom dokázali ten systém nastavit tak, aby to postiženým jak ve třetím, tak čtvrtém stupni přineslo profit, nikoliv aby to jedné skupině přineslo obtíže. To bude jeden pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. A můžeme diskutovat o tom, jestli ten náš návrh je více či méně komplexní.

Ale jde o to, abychom dokázali najít systém, který bude nejvíc funkční. My jsme ale do druhého čtení připravili ještě jeden pozměňovací návrh a ten vychází také z diskuse, která byla poměrně dlouhá, ale myslím si, že velmi přínosná, ve výboru pro sociální politiku.

Na to jsou různé názory. Nicméně po diskusi jednak s asociací poskytovatelů, ale i s běžnými provozovateli se domnívám, že do budoucna je potřeba řešit i situaci pobytových sociálních služeb. Ono to není jenom o tom příspěvku na péči, ale je to o celkové koncepci financování pobytových sociálních služeb. Teď v tomto případě přicházíme s návrhem, abychom navýšili příspěvek na péči alespoň v tom čtvrtém stupni o stejnou částku, o kterou chceme navyšovat u poživatelů, kteří jsou v domácím prostředí.

A zároveň říkáme, že si myslíme, že je potřeba to i rozpočtově krýt.

Takto je koncipován pozměňovací návrh. Samozřejmě by to potom vyžadovalo při další novelizaci zákona o sociálních službách řešit i výši dotací pro pobytové sociální služby. To bude druhý pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Když se rozhodneme pomoci, a teď bych řekl nejenom ve čtvrtém stupni, ale i ve třetím stupni, tak na tom stát vydělá.

Tato záležitost stojí za propočítání a máme tam vlastně obrovskou rezervu.

Ta druhá věc, kde stát šetří a šetřit by neměl, je potom ještě na důchodech. Já tady můžu uvést příklad i přímo své vlastní ženy, která se starala devět roků o svoji maminku.

Ujišťuji vás, že kdyby se nestarala devět roků o svoji maminku, tak by brala víc, než je průměrný důchod.

A tady nemluvím o tom, jaké jsou teď v tuto chvíli jenom pozměňovací návrhy, ale až o nich budeme hlasovat ve třetím čtení, tak se budu snažit podpořit tuto záležitost vždycky směrem k rodině.

Svého času se podařilo prosadit, že u zákonů se píše, jaký dopad to má na veřejné rozpočty.

Prosím, výpočet je možný, čísla jsou běžná.

Protože jestli zde mohu reagovat ještě na jednoho ze svých předřečníků ano, mluvilo se o tom, že na minimální mzdu se to těžko navazuje, ale jestli chcete, aby tam nebyla ta nespravedlnost, tak částka na osobu ve třetím stupni by měla být vyšší, než je minimální mzda. Samozřejmě v tuto chvíli máme nějaké pozměňovací návrhy, které k tomu směřují, a já doporučuji vaší pozornosti před vaším rozhodnutím si ověřit informace, které jsem vám teď dal. Já vám děkuji, pane poslanče.